Děkuji, pane předsedající, děkuji za slovo. To, že nebyly vyhlášky napsány, nebyl problém vlády.

Takže pak, když byla ta náplň připravena, tak může být vyhláška.

Děkuji za faktickou poznámku a mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Válka, který bude reagovat. Dvě minuty, pane poslanče. Já bych se omluvil, kdybyste měl pravdu. Odborné společnosti? Ne, ne, Ministerstvo zdravotnictví. Ministr zdravotnictví jmenuje členy akreditačních komisí. A je to pravda, jmenuje je na návrhy lékařských fakult, odborných společností a fakultních nemocnic.

Vůbec tímto nekritizuji současného ministra zdravotnictví. Ten se jenom do toho zapojil. Já kritizuji celé ministerstvo posledních dvou vlád. Děkuji za faktickou poznámku.

A poprosím o klid na levé části sálu. Stále tam probíhají diskuze. Pokud potřebujete diskutovat něco jiného než vyslovení důvěry vládě, prosím, přesuňte se do kuloáru. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády doufám, že jste tady všichni. Nechci se opakovat. Mnohé tu zaznělo. Tím myslím srovnání například s projevem, který proslovila paní kolegyně Němcová. Takže k věci. Programové prohlášení, a to nejenom tady to, programová prohlášení jako taková jsou stižena jednou velmi podstatnou vadou, a sice tím, že jsou ze své podstaty obecná. Proto je zcela nutné z pozice opozičního poslance se doptávat nového ministra, v mém případě, protože jsem členem ústavněprávního výboru, tedy je mým gesčním ministrem ministr spravedlnosti, na určité podrobnosti. Já jsem ten záměr měl už při interpelacích. To bylo ještě za paní ministryně Taťány Malé, ještě předtím, než se rozhodla, že to vlastně nechce dělat.

Pan ministr vidím, že už si připravuje pero, skvěle. První otázka se týká novely insolvenčního zákona. Pan někdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán rovněž. Velmi mu ležely na srdci, a to je dobře, osudy dlužníků, kteří se zmítají v dluhové pasti a nemůžou se z ní dostat a kterých je dle důvodové zprávy této novely 600 tisíc, bůh ví kolik vlastně.

Přišla sem, pan ministr Pelikán se ji velmi agilně snažil obhájit, ale nedokázal to.

Jestli tu situaci chceme řešit i za cenu velkých dopadů na věřitele, nebo jestli chceme najít nějaké kompromisní řešení. Ponížit ji?

A těžko říct, jaký bude výklad. Například to úsilí, které lze po dlužníkovi spravedlivě vyžadovat. Takže to je tato otázka z hlediska technického. Z hlediska procesního mě pak zajímá, jak si s tím poradí dále.

Bude tedy nosnou platformou ten návrh, který tady je, nebo bude připraven komplexní pozměňovací návrh? Jakým způsobem se zapracují jednotlivé poslanecké pozměňovací návrhy předložené do podvýboru a přijde se s něčím komplexním? To je něco, co je velmi důležité, a s ohledem na to, že je to obsaženo v programovém prohlášení, očekávám, že to bude jistě jedna z priorit. Další záležitostí je místní příslušnost nebo teritorialita exekutorů. To je záležitost, ke které exekutorská komora jako taková zaujala jasné stanovisko.

Respektive tyto dva právní předpisy souběžně? Anebo vyřešit jedno a pak řešit to druhé? Z hlediska technického mě pak zajímá, jak to bude řešeno.

A dále možná ještě.

Anebo jestli ministerstvo přijde s návrhem vlastním. Takže to se týká úpadkového práva a exekucí. Další záležitostí je novela procesu. Nebylo by to vládní programové prohlášení, kdyby si v sekci práva a justice nekladlo za cíl zrychlit řízení. A tak to si myslím přeje úplně každý. A teď je otázkou, jakým způsobem to nastane.

A jestli je to priorita.

Věc, které mě tedy velmi zaskočila, byla dikce tehdejšího ministra Pelikána stran státního zastupitelství. On totiž hovořil velmi příkře o přesoutěžení. Což nevím, jestli bylo nějaké, řekněme, momentální vzrušení, anebo jestli k tomu opravdu bude přistupováno ve smyslu velmi radikálního přesoutěžení.